A já poprosím o klid. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně pro účely třetího čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní, to celé jako tisk 137. Tento návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem.

Změny systému přepočtu hlasů na mandáty, načítacího kvora pro koalice nebo zavedení kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra ve vztahu ke sčítání volebních hlasů by překračovaly dosavadní rámec navržené novelizace, která je zaměřena technicky a má urychleně reagovat na poznatky z praxe.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla přece jenom požádat o podporu mého pozměňujícího návrhu, který se týká zpětné kontroly.

Já jsem chtěla ocenit mnohé kroky, které Ministerstvo vnitra udělalo a navrhuje, a věřím, že zlepší situaci.

Proto jsem přesvědčena, že by tam měl být ještě zpětný mechanismus kontroly ze strany Ministerstva vnitra o náhodném výběru malého procenta volebních okrsků, tak aby i ti, kteří to zpracovávají, a ti, kteří se podílejí v těch volebních komisích, si byli vědomi, že tam může dojít ke zpětné kontrole. Jsem přesvědčena, že tento můj návrh by výrazně posílil důvěru ve výsledky voleb a výrazně snížil pravděpodobnost chyb. Takže ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Také děkuji. Nyní se mi z místa přihlásil pan poslanec Martínek do rozpravy, takže prosím, máte slovo.

Takže pokud byste se chtěli podívat na případné dopady jednoho z pozměňovacích návrhů a i nějakých našich dalších metod, které zvažujeme a které diskutujeme, tak je najdete právě na tomto webu.